Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, krásné dobré odpoledne, nebo skoro podvečer. Já tady uvedu jenom stručně několik věcí, které tady zazněly jako zjevné nepravdy, protože kdyby pozorný čtenář četl pozorně předložený návrh novely zákona o spotřební dani, tak by je nikdy nemohl vyslovit.

Takže tady evidentně se k nějakým vyšším hodnotám v tento okamžik nedostáváme.

Je dobré si to přečíst, abychom věděli a bavili se konkrétně, věcně a pravdivě a nemanipulovali s fakty. Děkuji za pozornost.

A když jste říkal, že se nezvýší produkce povinné řepky, tak kde se vezme těch 14 tisíc pracovních míst.

A kdo to bude kritizovat, toho potrestáme. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych zareagoval na pana předsedu Stanjuru. Ano, máte pravdu. Když jsme schvalovali zelenou naftu, tak se to dělalo rychle. Víceméně se prodloužilo to, co dříve platilo, protože minulé pravicové vlády zelenou naftu zrušily úplně. Takže aby aspoň to pokračovalo co nejdříve, tak se vlastně obnovil ten starý zákon. To byla chyba. Myslím si, že podporu zelené nafty by měli mít jak rostlináři, tak živočicháři. A já osobně se o to budu snažit. Děkuji. Děkuji.

Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Teď nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Já se musím vrátit k té rozpravě.

Já jsem si to přesně ověřil.

Tak já se zkusím k tomu vrátit a říct, jaký byl stávající stav, a to bylo až 10 % z biopaliv první generace. Naše europoslanecká frakce neúspěšně říkám neúspěšně navrhovala snížení na 6 %.

Vaši kolegové návrh na 6 % nepodpořili, nepodpořili naši europoslanci tento návrh, a prostě šest je lepší než sedm a sedm je lepší než deset. O tom jsem úplně to je stávající stav. O tom se nehlasovalo, to je stávající stav. Hlasovalo se o snížení.

Už je to přes dva měsíce. Buď se pan ministr stydí říct na mikrofon, jakou má pozici, nevím proč, anebo nemá žádnou pozici. To je docela jednoduché vysvětlení. Slíbil jste mi to, pane ministře.